Velmi děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády a vážený pane ministře, moje otázka bude směřována právě na pana ministra, takže já teď nevím, jestli počkat, než dotelefonuje, nebo ne, aby ji slyšel. Ale na úvod.

A já věřím, že mi odpustíte, když se tady v tom svém příspěvku nebudu věnovat konkrétně senátním obvodům, tam se zcela ztotožňuji se svými pirátskými kolegy, že to je materie, která by měla být upravena skutečně spíše tím podústavním, tím jednoduchým právem, ale rád bych se věnoval jedné věci, kterou ministr vystřelil do vzduchu asi před čtyřmi nebo pěti dny a která se týká této komory, týká se nás, týká se těch z nás, kteří třeba budou kandidovat, nebo našich budoucích nástupců, a sice dramatické změny volebního systému u voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Vy jste totiž zmínil před čtyřmi dny, že máte zájem udělat jednu velkou kandidátku pro celou Českou republiku, zrušit stávající systém volebních krajů, tak jak jsou nastaveny samosprávné kraje, a mě by zajímalo, jak moc je to skutečné, jestli je to jenom nějaká řekněme interní akce, která se nedopatřením dostala na veřejnost, anebo je to reálný politický program, který budete prosazovat na koaliční radě, na vládě, a máme tu čekat nějaký návrh.

Děkuji předem za odpověď. Tak za prvé si myslím, že debata má být k věci, a toto je debata o volbách do Senátu, nikoli do Poslanecké sněmovny. Ale odpovím panu poslanci na jeho dotaz.

To byl můj soukromý, osobní názor. A zákon, který se týká změny systému voleb do Poslanecké sněmovny, teď je vlastně ve finále na Ministerstvu vnitra, půjde do vlády a potom do Sněmovny. Nemyslím si ale, že máme vést debatu o volbách do Sněmovny v bodě, který se týká voleb do Senátu.

Ještě teď tady není.

Děkuji za slovo. Pane ministře, nezlobte se na mě, ale já jsem z toho opravdu moc nepochopil, co nás tedy čeká, protože vy jste řekl, že to je váš osobní názor jako pana ministra, pak jste říkal, že ten zákon tady ještě není, a až tady bude říkal jste, že to je váš osobní názor, ale pak jste zároveň říkal, že jste zadal analýzu panu náměstkovi Mlsnovi, to znamená nějakému činovníkovi ministerstva.

A jestli tedy máme mlčet do chvíle, než to sem přijde, to po nás přece nemůžete spravedlivě požadovat.

Děkuji, pane předsedající.

Druhá věc. Chci ale říct, že naprosto nesouhlasím se svými předřečníky, kteří tady mluvili jako piráti. Myslím, že jsou úplně mimo mísu.

Prosím, aby si to ověřili, nechci tady teď v tuto chvíli říkat svoje výpočty nebo to, co jsem zjistil během posledních 15 minut, a proto si to také ověřím. Ale chci říci, že stabilitu můžeme dosáhnout v rámci těch senátních obvodů právě jenom ústavním způsobem, protože jinak k žádné stabilitě nedojde.

A protože docházelo k velkému množství případů, že někteří lidé nemohli volit, protože se na ně třeba třikrát po sobě nedostalo, tak si myslím, že rovnost z hlediska naší Ústavy a přiměřené podobné podmínky budou dosaženy spíš tím, že provedeme ústavní zákon, než když to bude záležitost, která se týká jenom jednotlivostí.

Takže pan poslanec Jiří Strýček, máte slovo. Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom k panu poslanci Ferimu vaším prostřednictvím.

A já bych chtěl opravdu požádat vás, pane místopředsedo vaším prostřednictvím, abyste tu debatu vrátil tam, kam patří, to znamená k zákonu o senátních volbách. Ano, já vyhovím vaší žádosti a vyzývám poslance, aby mluvili k věci.